Každý čtvrtý člověk zemře na onkologické onemocnění. Je to velké téma, musíme se té prevenci věnovat. To jsou další choroby, kterým je potřeba se věnovat, a to si jako zdravotníci a součást té současné vlády uvědomujeme a budeme na tom pracovat.

A to jako kdyby nebylo.

Ani věcná, ani řekl bych vědecká, nebo respektive vědomostní, ani nějaká pravidla, ani nějaká další podpora prostě nebyla. Vždycky když skončila vlna, tak se řeklo: hurá, už skončila, tak už bude asi konec, už se to asi nevrátí. A ejhle, ono se to vrátilo. Co se dalo dělat?

Každý ten špitál si samozřejmě zavedl nějaká pravidla, aby to bylo co nejbezpečnější a nejkvalitnější pro ty pacienty. Nicméně z toho vršku nic zvláštního nepřišlo.

Děkuji, paní předsedající.

Začnu eReceptem.

Jinak by to nebylo a dělalo se to s určitým kompromisem, aby to vůbec prošlo.

Já si nemyslím, že tady zaznělo, že peníze dala vláda ze svého.

Udělaly to? Neudělaly. Byl jsem členem KS COVID, která pravidelně dávala hlášení, bylo to požadované i zdravotním výborem, bylo to vyvěšeno, takže pokud někdo chtěl, tak se mohl pravidelně informovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

A už musím končit. Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Jiří Mašek.

Takže tam ty peníze skutečně přitekly.

Já nerad.

Já tady nechci spekulovat a nejsem toho přítel.

A to, že jsme prostě takový střed Evropy, holt se nám to tady rozšířilo, nezvládlo se to. Děkuji.

Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Není to vláda poslední, ale je to ta vláda, která tady byla před deseti, dvanácti lety.